Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové, ještě jednou. Děkuji za slovo panu předsedajícímu. Chtěl bych vystoupit jednak k dané problematice, kterou se nyní zabýváme, to je jednorázovým příspěvkem našim důchodcům, ale vrátím se ještě k tomu, co jsme projednávali v předchozím bodě. Určitě se k celním skladům vrátíme.

Ale to není tak důležité, jako to, že bych chtěl reagovat na jinou věc, týkající se právě podpory našich důchodců. Jak to říkal pan předseda našeho klubu, pan Kalousek, TOP 09 podporuje tento návrh, i když si myslíme, jak to říkal i pan kolega, že to není systémový návrh a systémové řešení. Pro ty, kteří mají ale třeba 30 i 40 tisíc důchodu, tak to pro ně bude jedno zrnko písku.

I když nemůžete říci nikdo, kdo jste přišli s tímto zákonem, že to není populistický návrh. Říkám to na rovinu. Protože teď před Vánoci něco dávat, rozdávat, je určitě vždycky populistické.

Dnes v Opavě v podvečer, odpoledne, se koná charitativní akce v obchodním centru Breda Já vás přeruším na chvíli, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče, pokračujte. Děkuji vám, pane předsedající.

Mluvím k věci. Věřím, že ty peníze, tak jak se najdou na jedné straně, najdou se i na druhé straně. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které ke mně dorazily. Z celého jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban. Dále dnes z celého jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková a z důvodu zahraniční cesty se z celého jednacího dne omlouvá pan poslanec Jiří Zlatuška. Eviduji jednu faktickou poznámku. Hlásí se s ní pan poslanec Lank. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jenom chci konstatovat, že my za Úsvit národní koalice samozřejmě podpoříme jakékoli přilepšení našim seniorům. Jen si říkám, že v rámci transparentnosti, o kterou se samozřejmě celá tato vláda a Poslanecká sněmovna musí nutně snažit, je možná ke zvážení, zda by poslankyně a poslanci důchodového věku neměli vystoupit a oznámit, že při tomto konkrétním hlasování jsou ve střetu zájmů. Děkuju za pozornost. Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Benda. Máte slovo.

Dobře. Děkuju za slovo, pane předsedající. Děkuji.